A samozřejmě toto je jedním z těch bodů. To znamená, byl bych blázen a sám proti sobě, kdybych se nesnažil ze všech sil hájit zdroje pitné vody, v tomto případě velmi vzácné podzemní vody. Nicméně ať to rozhodnutí rozkladové komise dopadne jakkoliv, tak je samozřejmě soudně přezkoumatelné, i ta EIA, a soudně přezkoumatelné je i rozhodnutí báňského úřadu o povolení dobývací činnosti. Tedy je tady ještě několik dalších opravných prostředků a já si myslím, že nakonec to téměř jistě skončí u soudu a soud si bude dělat další odborné posudky, zda má pravdu jedna, či druhá strana, ale já to budu hájit ze všech sil.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vysoce inovativní léky užívají v Česku tisíce lidí.

Nicméně Ministerstvo zdravotnictví údajně připravilo novelu vyhlášky o veřejném zdravotním pojištění, která má rostoucí náklady na tyto léky omezit.

Vážený pane ministře, ptám se vás, zda se chystáte přijmout tuto novelu vyhlášky přesto, že její důsledky mohou mít negativní vliv na kvalitu života a zdravotní stav pacientů s výše zmíněnými nemocemi, a za další, zda budete jednat s pojišťovnami ve prospěch pacientů, a to zejména těch, kteří si z finančních důvodů nemohou nákladnou péči zajistit z vlastních prostředků, a pokud ano, tak v jakém termínu. Děkuji za vaši odpověď. Já děkuji. Dobrý podvečer všem a nyní má slovo pan ministr Vojtěch Adam.

Byla připravena za mého předchůdce, já jsem ji zdědil a zatím není přijata. Já jsem se skutečně rozhodl tu vyhlášku stáhnout.

Takže skutečně jsem se rozhodl tu vyhlášku stáhnout.

My musíme řešit samozřejmě tzv. nákladovou efektivitu, to znamená, musíme skutečně posuzovat ty léky v kontextu toho, jaký přínos reálně mají pro pacienta, protože není možné asi hradit všechny léky, které jsou nové.

Pro jednoho pacienta například stojí 20 milionů na rok apod., ale myslím si, že musíme pacientům toto umožnit. Já jsem se o tom bavil i se zástupci pacientské rady, která je zřízena na Ministerstvu zdravotnictví. Ti z toho mají také obavu, stejně tak odborné společnosti.

Já děkuji. Nemá, takže se posuneme dál.

Dobré odpoledne všem.

Tento zákon ve své současné podobě v řadě ohledů zasahuje do osobních práv a zejména práva na soukromí tisíců dotčených osob z řad starostů, místostarostů, členů obecních rad tak, že doslova destabilizuje uspořádání obecní samosprávy v ČR. Dle citovaného zákona byly v nedávné době výše uvedení veřejní funkcionáři donuceni se příznačně veřejně vysvléknout prostřednictvím registru oznámení, kam vkládali svá majetková přiznání.